Chcemeli tedy ale řešit současný problém nedostatku míst v mateřských školách dětskou skupinou, dobře.

Pro jejich umisťování do mateřské školy bude pak stačit vyhláška o počtu těchto dětí ve třídách. Již dnes dětské skupiny tam, kde je po nich poptávka, bez problémů fungují a žádný zákon takovou to činnost nezakazuje. Pokud už jej ale máme mít, navrhuji omezení účinnosti tohoto zákona na dobu jeho aktuální potřebnosti, která kolem roku 2017 pomine. Tento pozměňovací návrh je i v souladu se strategií vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, kde je uvedena podpora dětské skupiny jako dočasná alternativa do doby navýšení kapacit mateřských škol. V případě zákona o dětské skupině se nedokážou dohodnout ani Ministerstvo školství a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jedni navrhují poslední ročník mateřské školy jako povinný a druzí dětskou skupinou neřeší vzdělávání v tomto věku a navíc cílovou skupinu dětí rozšiřují do nástupu do školy. Na seminářích konaných na téma dětské skupiny zaznívalo, jak je pečováno o děti předškolního věku v cizině, jak zde hledáme inspiraci, za hranicemi. Ale přitom my máme nejpropracovanější systém výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku. Navíc je součástí vzdělávací soustavy České republiky. My se opravdu v tomto směru nemusíme inspirovat v cizině. Děkuji za pozornost. Děkuji paní poslankyni. Prosím, aby se připravil pan poslanec Heger. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Při projednávání zákona o dětských skupinách ve výborech se proti němu vymezovali především poslanci KSČM. Zřejmě to vyplývá z pohledu na svět, stát či svobodu člověka. Myslím, že doba se trochu mění. Je třeba dát lidem, v tomto případě rodičům, důvěru a možnost svobodného rozhodování. Oceňuji přístup obou výborů, kde byl návrh zákona projednáván, a též děkuji za podporu mého pozměňovacího návrhu. Podpora návrhu šla napříč politickým spektrem. Pevně doufám, že poslanci se při schvalování zákona ve třetím čtení zachovají obdobně. A nyní pár poznámek k tomu, co jsme zde zaslechli. Prý je zde riziko, že by dětské skupiny mohly vytlačit mateřské školy, a to z toho důvodu, že budou finančně méně nákladné. Toto zaznívalo i ve výborech několikrát. Znovu opakuji: Pro zřizovatele, obce, je výhodnější, co se týče financování, místo v mateřské škole státní, protože na každého žáka dostává do svého rozpočtu přiměřený finanční příspěvek z rozpočtového určení daní, kdežto na dětskou skupinu toto dostávat nebude.

A to je ta výhoda, že studující maminky, případně zaměstnankyně vysoké školy, by měly dětskou skupinu přímo na svém pracovišti. Kritická situace ohledně kapacity míst v mateřských školách vyžaduje urychlené řešení. Dětská skupina je jednou z možností. Děkují paní poslankyni.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Hezké a příjemné odpoledne. Vážená paní místopředsedkyně, milé kolegyně a kolegové, jenom chci zareagovat na slova, která tady zazněla od paní kolegyně Hnykové a paní kolegyně Nohavové. Myslet si, že starosta obce zruší ve své obci školku, je tak naivní, že to může napadnout jenom někoho, kdo vůbec neví, jak školky v obcích a městech fungují.

O žádnou privatizaci školek schválením tohoto zákona o dětských skupinách vůbec nepůjde. Naopak se jedná maximálně o alternativu nabídky pro rodiče s dětmi, kteří chtějí mít děti právě někde jinde než v mateřské školce nebo se nedostanou do mateřské školky tak tady se nabízí ta možnost, aby ty děti tam mohly chodit.

Proto si myslím, že zákon o dětských skupinách je určitě dobrá věc, a vůbec bych tady nepolemizoval s tím, že by měly nějakým způsobem nahradit v budoucnu mateřské školky. Budou pouhou alternativou pro rodiče s dětmi. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu poslanci za dodržení časového limitu. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Opálku. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji, paní místopředsedkyně. Nedá mi, abych nereagoval na poslední vystoupení, kde v tom prvním jsme byli obviněni jako komunisté, že chceme držet staré pořádky.

A kam jsme to dopracovali za těch 25 let? Stačí se podívat na statistiky, které se nepřipravují v sekretariátu KSČM, ale které dělají mezinárodní instituce. Takže bych si takové invektivy prostě vyprosil. A k druhému vystoupení.

Kolik nám těch mateřských škol zaniklo! Vždyť právě proto, že ty školy byly rušeny, stojíme dneska před problémem, že když byl takový padesátiprocentní baby boom, tak nejsme schopni nyní ty děti všechny umístit. A hovořímeli o problému dětské skupiny a mateřské školy, víte, pro mě není tady v této Sněmovně nikdy nic jistého. Dneska ty dětské skupiny nedostávají peníze, když je bude zřizovat obec, ale to neznamená, že tu někdo nevystoupí za půl roku nebo za rok a že to budou dostávat také. Znám to u organizací, které dělají sociální služby, a je to potom boj státu velmi náročný. My se prostě nechováme podle toho, že každý se má starat sám o sebe a pak nebude problém, že o nikoho nebude postaráno. Protože podle tohoto hesla by se muselo řídit i Ministerstvo práce a sociálních věcí. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci.